Ale tak je to 600 lidí, znovu zdůrazňuji. Ale najednou je to jinak a podle nejnovějších informací nechali ubytování cizinců na zahraničních dodavatelích Unipetrolu, tzn. zcela mimo kontrolu.

Tato obrovská skupina zahraničních dělníků, kteří v těchto dnech mají přijet právě do Mostu a do Litvínova? Když to shrnu, jde o to, že občané Mostu a Litvínova mají pocit, a já ten pocit mám s nimi, že byli postaveni před hotovou věc do šílené situace, kdy jim tam v nejbližších dnech vláda přiveze 600 cizinců v době nouzového stavu, tito cizinci nejdou ani na 14 dní do karantény jako všichni ostatní a ani nemusí dodržovat pravidla jako občané České republiky.

A já to tady veřejně říkám, aby vláda zodpověděla ty otázky.

A proč využívám tento prostor? Proto bych žádal urychlenou odpověď. A zároveň se tady hovořilo o tom, že někdo jenom kritizuje a někdo se snaží. Jak víte mnozí z vás, tak já jsem před třemi týdny oslovil přímo japonského výrobce léku proti koronaviru.

Musím poděkovat i panu ministrovi za spolupráci, protože tu předanou štafetu ode mě potom předal na svůj úřad a oficiálně v tom jednání postupoval.

Vy jako vláda jste to potom dotáhli, tyto předjednané kontakty, a nyní tedy Japonsko nám ten lék dá dokonce zadarmo, a je to potvrzeno. Akce se podařila.

Děkuji za pozornost a prosím vás o odpověď. Děkuji, pane předsedo.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Považuji ty připomínky, které jsou tady, za poměrně nemístné, a považuji za důležité, abychom si uvědomili svoji vlastní odpovědnost, a vyzývám vás k tomu, abychom tuto debatu spíše směřovali k tomu závěru, to znamená, jestli chceme, nebo nechceme nést odpovědnost za to, že prodloužíme nouzový stav, protože to je jenom na nás, je to naše ústavní povinnost.

Já z pozice poslance za Jihočeský kraj, člověka, který se zabývá tou situací, se znalostmi z různých regionů České republiky prohlašuji, že existuje důvod, ústavní důvod, abychom vyhověli vládě na to, abychom prodloužili nouzový stav, navrhl jsem do 30. 4. Děkuji. Na řadě je pan předseda Ivan Bartoš, po něm jsem přihlášen já. Prosím, máte slovo.

Ministři této vlády zde sedí, a to by bylo podle mě úplně nejideálnější, aby každý zde vystoupil jsem rád, že vystoupil pan ministr Hamáček, částečně i palec hore tady za pana ministra Vojtěcha a aby řekl: Já to potřebuji, protože plánuji A, B, C, a budeme potřebovat toto, budeme měnit toto, a zákony, které navrhujeme, řeší klíčové otázky buď zdravotnictví, nebo sociální péče, nebo finančních otázek, nebo podnikatelů, či oněch. To se tady neděje. Je tady nějaký návrh asi 15 zákonů, o kterých budeme následně hlasovat v jednání další schůze. A já jsem chtěl poprosit pana ministra, tady zazněla řada otázek. Já si nemyslím, že by byl problém za téměř měsíc vyřešit třicet konkrétních otázek, a ta vaše odpověď, a promiňte mi to, byla taková už skoro jako ve stylu vašeho pana šéfa pana premiéra Babiše. Vy říkáte, jak jste to mohli vědět.